Tohle je vážná věc. Řada z nás, netvrdím, že všichni, řada z nás je opravdu znepokojena tím, co se děje na východ od našich hranic.

Půjde to až tam, kam my mu to dovolíme. Kdysi hranice toho vlivu byly až na Šumavě.

Pan ministr Stropnický by nám řekl, že tuto paralelu myslel nešťastně. Že to nechtěl srovnat s okupačními vojsky Sovětského svazu a jeho satelitů.

A ti, kteří nostalgicky vzpomínají na ty krásné časy, když tady byla sovětská armáda, jak se nemuselo žvanit a mohlo se pracovat, jak nikdo se nemusel zdržovat parlamentní diskusí, soudruh tajemník to rozhodl a mohlo se makat.

Takže já si myslím, že ta konotace je tady správná. A že debatou o tom, zda ministr Stropnický mluvil za sebe, za vládu, nebo za miss ANO, nebo za koho to vlastně mluvil, když tuto naprosto z našeho pohledu nehoráznou větu vyslovil do veřejného prostoru, a do mezinárodního veřejného prostoru, protože ji všichni zaznamenali, že bychom si to měli vyjasnit jako ústavní instituce, které se vláda zodpovídá. A že bychom možná měli dojít k nějakému konečnému názoru, co si vlastně o tom myslíme. My, Česká republika, protože řekneli se my, Česká republika, tak to nemůže být já, Martin Stropnický, nemůže to být miss ANO ani to nemůže být ODS nebo TOP 09, ale už to může být Poslanecká sněmovna. Poslanecká sněmovna České republiky jako zástupce, jak říkáme v ústavní přísaze, jako zástupce všeho lidu, na to svůj názor říct může. A my jsme přesvědčení, že vzhledem k tomu, čeho se ministr obrany dopustil, je naší povinností, aby to Poslanecká sněmovna řekla. Co řekne, je jejím svatým právem a právem této většiny. Ale není možné, abychom to přešli bez jakékoliv diskuse a především abychom to přešli bez závěru a jasného názoru, kterým evropské a světové veřejnosti řekneme, co si o tom Česká republika opravdu myslí. Protože v tom globálním mediálním světě si ta mezinárodní veřejnost teď myslí, že si Česká republika myslí to, co řekl ministr Stropnický. Ale to, co řekl ministr Stropnický, nelze prohlásit za názor České republiky. Názor Poslanecké sněmovny by za takovýto názor prohlášen být mohl. Proto se velmi přimlouvám, aniž bych chtěl jakkoli předjímat výsledek této diskuse, abychom tento bod zařadili na jednání schůze, ať již podle návrhu pana poslance Blažka, či pana poslance Ženíška.

Děkuji.

Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nejsem ministrem, jsem jediný člen vlády, který není ministrem jmenován prezidentem republiky. Jsem pouhým místopředsedou vlády. Dovolím si tedy z jediného důvodu, a to že budu od zítřka odpoledne omluven z důvodu zahraniční cesty, jako místopředseda vlády zareagovat na předřečníka. Slova, která vyřkl pan ministr Stropnický, nejsou rozhodně slova celé vlády. Nás tato slova poněkud zaskočila. Přestože dnes podle mých údajů na tiskové konferenci pan ministr Stropnický řekl, že se jedná o nepřesné informace uvedené agenturou Reuters a otázka byla položena na stálé umístění jednotek NATO na našem území, tak pro mě v tom není vůbec žádný rozdíl. Jestli tyto jednotky budou umístěné dočasně, nebo trvale, a to už z toho důvodu, který řekl pan předseda Kalousek, a tudíž z toho důvodu, že i naše armáda je součástí NATO. Domnívám se, že takovéto věci by skutečně, pokud jsou vyřčeny, a jsou velmi intenzivně vnímány i našimi zahraničními partnery, měly být předjednány na vládě. Měly by být předjednány a vysvětleny i na půdě Poslanecké sněmovny už z toho důvodu, že, nepletuli se, tak válku vyhlašuje Poslanecká sněmovna. Já děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Myslím si, že půda českého parlamentu je přesně ta půda, kde máme debatovat o základních otázkách zahraniční politiky. Sešel se s čelnými představiteli České republiky, kteří veřejně říkali, ať prezident či premiér či ministr obrany či další ministři, že je třeba zvýšit výdaje na obranu a že jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance. Je to pár týdnů zpátky, kdy jsme hlasovali o návrhu vládního poslance pana kolegy Gabala, který chtěl jenom doporučit vládě, ať se zvýší výdaje na obranu. Podívejte se na tu sjetinu, které kluby a kteří poslanci to podpořili a kteří byli proti. Ti, co nejvíc mluví o tom, že je třeba zvýšit, tento konkrétní návrh nepodpořili.

Tak jsme, nebo nejsme členy NATO? Armády NATO jsou naše vojska, nebo nejsou naše vojska? To si prostě musíme vybrat. Nemůže platit obojí. Říkat, že my tu nechceme cizí vojska, a myslet tím vojska NATO. Ale my jsme členové a pan ministr obrany by to měl vědět. Já bych považoval tu debatu za velmi užitečnou, hlavně nějaký závěr. A jestli se vládní většina rozhodne, že nechceme být součástí, tak my sice budeme protestovat, ale je to legitimní. To byl ten klíčový okamžik, který přispěl k vyšší bezpečnosti našich občanů.